Paní ministryně mě informovala, že je potřeba notifikovat tento předpis, takže jsme se domluvili, že to bude řešeno ze strany ministerstva v rámci některé z následujících novel. Já si myslím, že do budoucna opravdu je potřeba, abychom tady měli efektivní nástroje vůči těm globálním online platformám, aby dodržovaly zákony České republiky, a možnost uložit zákaz činnosti v případě, kdy opakovaně porušují právní předpisy a neřídí se tím, co například mají jejich konkurenční firmy, tak je opravdu potřebná.

Já vám děkuji. Pan poslanec Benda do obecné rozpravy.

Pak tedy nerozumím, jak to souvisí s chytrým trasováním a s tím, že budu vědět, kde se mi kdo v republice pohybuje.

Pan poslanec Ondráček se hlásí z místa. Děkuji, pane předsedo.

Já vám děkuji. Ptám se, kdo další. Pěkný večer. Já bych částečně odpověděl kolegovi Markovi Bendovi a připodobnil bych to k tomu zákonu, který jsme už tady projednávali, to byl ten zákon o spotřebitelském úvěru. Ono totiž to, že my jsme tady něco někdy projednávali v minulosti nebo někdo z nás to tady navrhoval, ještě nevylučuje to, že se to hodí do té legislativní nouze, a to z toho důvodu, že my, mám pocit, jako politici neustále jakoby řešíme něco, co se stalo, a honíme to zpětně, zatímco v některých momentech, a to byl ten příklad toho zákona o spotřebitelském úvěru a i tohoto, budeme řešit něco, co se může stát do budoucna. A to si myslím, že to je přece to, co občané po nás chtějí.

Děkuji.

Mě to překvapilo, že se tady odkazujeme na povinnosti, které nejsou uvedené v té novele. Ano, my jsme se shodli na tom základu, což je určitá informační povinnost, nicméně minimálně já, ale byli tam i někteří další kolegové, apelovali na to, aby to prošlo standardním připomínkovým řízení, jakýkoliv návrh, abychom skutečně měli názor i dalších orgánů, dalších ministerstev a skutečně ten návrh byl v pořádku. Ministerstvo tehdy preferovalo, ať to jde poslaneckou iniciativou, aby tam nebylo to připomínkové řízení. To přece není možné takto postupovat. Tento zákon, pojďme se o něm bavit ve standardním procesu, ale proč v rámci nouzového stavu řešit tyto věci, které se tady řeší dlouhodobě a mají projít standardním legislativním procesem? S přednostním právem pan předseda Michálek. Děkuji za slovo. Já už jsem to zmínil ve svém předchozím vystoupení.

Takže ty údaje tam jsou lokálně uložené. Vedle toho máme povinnost uloženou cizineckým zákonem, podle kterého se musí hlásit cizinec, který je někde ubytovaný a tak dále. Takže tyto povinnosti už tady jsou, akorát nejsou vymahatelné, protože stát neví, kdo podniká, protože jsou tady ti nelegální podnikatelé. Takže tady se doplňuje ten zbývající článek tak, aby v případě potřeby bylo možné rekonstruovat celý ten řetěz. A co je na tom řešení dobré, že to řešení prostě není plošné, o tom, že bychom sbírali údaje všech lidí, ale v případě, že to budeme potřebovat v dané konkrétní lokalitě, pokud se tam například vyskytne nějaké ohnisko nákazy a tak dále, tak budeme schopni tam dohledat všechny podnikatele, kteří tam mají tyto své provozovny, a budeme schopni dohledat v konkrétním případě ty hosty, takže bude tam prostě ochrana osobních údajů, tak jak jsme to my od začátku chtěli. Děkuji. Děkuji za slovo.

Odpověď tady již zazněla. Velice hodně občanů, podnikatelů, popřípadě jiných vlastníků nemovitostí tuto aplikaci anonymně využívá k pronájmu. Jinými slovy, v jejich nemovitostech na území České republiky se vyskytují občané cizích států, aniž by Česká republika věděla, kde se vyskytují, jak dlouho se pohybují a kde vlastně jsou.

Tyto údaje nemáme.